Chápu, že někdo může říkat, že to dlouho trvá, ale tak jsme si vybudovali stát, tak jsme si vybudovali struktury tady. A je to tak.

A samozřejmě velice důležitá je legislativa.

Zcela novým zákonem chceme zásadně ulehčit životy ve stavebním procesu stavebníkům, a to prostřednictvím zjednodušení a zefektivnění právní úpravy s vizí jedno razítko jeden úřad jedno povolení.

My samozřejmě víme, že naše spotřeba a náš růst je hlavně o spotřebě a o exportu, a samozřejmě ten národní investiční plán a ta myšlenka vznikla v čase, kdy jsme věděli samozřejmě, že nebude věčně takový růst.

Tak, pane předsedo, kvůli tomu se to dělá, ne?

Potom když mě někdo kritizuje, proč sem nechodím, pane poslanče, Stanjuro, tak se nedivte. Takže makáme. Hledáme ty peníze.

Děkuji.

S přednostním právem pan Michálek, poté pan Stanjura, poté paní poslankyně Kovářová. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo.

Vláda ji údajně projednala, nebo nějak pokoutně neprojednala, tak bychom rádi viděli ten dokument. Mně to přijde úplně normální. V jednacím řádu Poslanecké sněmovny máme napsáno, že poslanec má právo na informace vůči vládě, takže vláda by měla ty informace poskytnout, měla by ten investiční plán za 3,5 bilionu korun zveřejnit. Já nevím, proč by se nemohl každý podívat, jaký je ten investiční potenciál. Pro všechny lidi.

A vy jako předsedající, vaším úkolem podle jednacího řádu je vést řečníky k věci, pokud neodpovídají na otázky, které byly položeny v interpelaci. Tady to zaznělo naprosto jednoznačně.

To je úplně všechno. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Ráno jsem jednal s předsedkyní Asociace krajů, té jsem dal čtyři miliardy. V minulém volebním období jsem dal já dvě miliardy, já s Ťokem. Nikdy nedává žádný ministr žádné miliardy.

Ale já jsem se neptal na investice. V té otázce nebyl ani stín kritiky. Ale nebyl by to pan premiér, kdyby otázku nepovažoval za kritiku.